To, že na české občany nezapomínáme, chci tady připomenout několika konkrétními příklady. Jedním z problémů, které Putinova válka přinesla, je prudký nárůst cen, rychlý nárůst cen pohonných hmot.

Obavy o nedostatek této suroviny způsobily enormní nárůst cen pohonných hmot na čerpacích stanicích. A byť ten výkyv byl možná jenom krátkodobý, možná budeme svědky ještě dalších výkyvů, to nevíme, tak už na ten výkyv, který jsme zaznamenali v posledních týdnech, vláda reaguje. Udělali jsme několik opatření.

A já věřím, že projde Poslaneckou sněmovnou i Senátem. Ten krok samozřejmě bude mít dva efekty. Ale musíme tady hledat řešení i v jednotkách korun, protože odstraňme ty příčiny, které jsou na české straně. Těžko můžeme odstraňovat příčiny, které jsou na mezinárodním trhu. A ten druhý efekt bude, že se zároveň uvolní zemědělská půda nebo více zemědělské půdy pro pěstování potravin, protože samozřejmě i zemědělci se řídí ekonomickými podněty. A jestliže přestaneme jednu surovinu podporovat, zájem se přesune k výnosnějším plodinám, například k obilí, kterého bude pravděpodobně méně kvůli nižší produkci na Ukrajině, což je věc, o které všichni víme a která se teď rozsáhle i v mezinárodním prostředí diskutuje. My jsme ten krok odstranění přimíchávání biopaliv chtěli už dlouho.

Tohle samozřejmě nebyly jediné dva kroky, kterými jsme reagovali na zvýšení cen pohonných hmot, ale přistoupili jsme i myslím ke kroku, který má vysokou preventivní účinnost a psychologický efekt, a to je to, že Ministerstvo financí zvýšilo kontroly čerpacích stanic s cílem eliminovat výrazné navyšování marží a případně tak zneužívat růst cen ropy. Byla přijata také další adresná opatření, která občanům pomohou, jak bojovat nebo poradit si jak s těmi rostoucími cenami paliv, rostoucími cenami pohonných hmot, rostoucími cenami energií, tak i s tím, co na ně dopadá kvůli inflaci. Já tady připomenu pár těch kroků, které jsme v posledních týdnech udělali. Byl upraven zákon o státní sociální podpoře, což znamená navýšení příspěvku na bydlení tak, aby na něj dosáhlo více lidí a aby si o něj mohli požádat ti, kteří se dostávají na hranu nebo upadají do energetické chudoby.

Byl upraven zákon o pomoci v hmotné nouzi, tady konkrétně pravidla pro vyplácení mimořádné okamžité pomoci, která byla zmírněna tak, aby se rozšířil zase rozšířil počet lidí, kteří tuto pomoc ze strany státu mohou čerpat. Snažili jsme se nějakým způsobem rychle pomoci i podnikatelům, proto byl rozšířen program Záruka pro malé a střední podniky o novou záruku s názvem Vynucená změna dodavatele energií, která má pomoci s těmito problémy, které dopadají a dopadly velmi těžce na hlavně malé a střední podniky. Připravujeme návrh novely energetického zákona, na kterém teď pracuje Ministerstvo průmyslu a obchodu tak, aby obchodník v případě ztráty schopnosti dostát svým závazkům automaticky ztratil všechny licence na obchodování s energiemi, což zase je ochrana spotřebitelů.

V případě plynu samozřejmě je ta situace velmi složitá a my jsme si vědomi toho, že musíme zajistit bezpečnost dodávek, že střednědobě musíme hledat alternativní dodavatele mimo Rusko a musíme taky zajistit, aby byly udržovány povinné rezervy plynu v zásobnících, protože jak víte, na rozdíl od ropy český stát u zásobníků plynu nemá karty v ruce, nemáme to v ruce. Ale to, co máme a co můžeme udělat, je dbát na to, aby byly dodržovány povinné rezervy, což nám v tuto chvíli garantuje, jak už tu bylo opakovaně řečeno, zásoby plynu na více než 30 dní. Ale my se s tím nechceme spokojit, proto vláda mění vyhlášku stanovující minimální dobu, kterou zásobníky plynu musí pokrýt v případě výpadku dodavatelů, aby ta lhůta byla ještě větší. Určitě se k tomu budeme dostávat v dalších jednáních Poslanecké sněmovny, ale samozřejmě tady ten hlavní úkol je společný evropský.

Musíme to dělat společně. Evropská unie je k tomu připravena, hledáme alternativní dodavatele. Na minulém jednání, neformálním summitu Evropské rady byly schváleny i poměrně ambiciózní cíle, jak nahradit a snížit závislost na ruských energetických zdrojích, jak budovat novou infrastrukturu pro využití zkapalněného plynu a další a další věci, které jsou potřebné pro to, abychom tu situaci zvládli, aby se něco takového, co prožíváme teď, už neopakovalo. Kromě toho, co jsem ještě zmínil, Ministerstvo životního prostředí připravuje úpravu programu Nová zelená úsporám. Cílem těchto úprav je jednodušší čerpání dotací na úspory energií, případně na jejich výrobu na střechách domů prostřednictvím fotovoltaiky. To je věc, kterou máme i v programu, ve vládním programovém prohlášení, ale je potřeba tady jednak to urychlit, a hlavně vytvořit podmínky pro to, aby lidé opravdu si tu fotovoltaiku, pokud chtějí, mohli pořídit.

Tak i na tom je potřeba pracovat a pracujeme na tom, aby se zbytečné překážky odstranily a vytvořili jsme podmínky pro to, abychom tento velmi jednoduchý obnovitelný zdroj energie mohli více využít.